Předesílám, že my jsme nebyli autory toho veta. Říkali jsme to tady od té chvíle, kdy se věcí začala Sněmovna, byť jako vedlejším produktem, zabývat. Já bych snad jenom ano, vysvětlete to těm dětem, tady znělo, s žádnou debatou, která by tady byla. Samozřejmě těm dětem se nic nevysvětlí. Důležité je, aby co nejrychleji byla přijata taková úprava, která předejde takovým stavům. A to je vedle toho, co jsem tady říkal, to znamená vedle ukončení veškerých prací ještě před nástupem zimního období a potom přijetím takové úpravy, která by zabránila těm opakovaným ucpávkám na dálnicích nejen na D1, a to je zákaz vjezdu do levého pruhu pro vozidla nad 12 tun nebo něco takového. Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo.